Nyní je tady jedna faktická poznámka, a to pana předsedy Kalouska. Dovolte, abych reagoval na svého předřečníka. Samozřejmě víme, že teď nejednáme o důvěře vládě, že volíme předsedu Poslanecké sněmovny, ale ona také ve hře žádná důvěra vládě není. Ve hře je přece projekt, který jsme slyšeli z úst prezidenta republiky i z úst vítěze voleb, že tady relativně dlouho bude vládnout vláda bez důvěry. To je ten projekt, který buď umožníme, nebo neumožníme.